Pane předsedající, dámy a pánové, my jsme se teď dozvěděli, že to trvá 300 let, než se dostane na kontrolu nějaké firmy. Ale pak je zajímavé, že se objeví zpravodajský internetový deník, je tady měsíc dva, začne kritizovat pana ministra financí, začne kritizovat hnutí ANO, a pan ministr při tiskové konferenci řekne, že se mu to nelíbí a že na něj pošle finanční kontrolu. A co se nestane! Takže tady je nějaký rozpor 300 let, 14 dní, měsíc. Každý si z toho udělejte svůj vlastní závěr o tom, jak se zneužívá státní moc novou mocí v této zemi. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura.

Řekl ministr financí.

Máte slovo, pane vicepremiére. Takže myslím, že to všichni slyšeli, že jsem neřekl, že vlastně nemají práci. Vždycky když vznikne nová firma a pan ministr Kalousek to ví, tak tam přijde kontrola na DPH. Taková náhodička.

Zkuste být exaktní. Ani to nemám v kompetenci. Ani to nemůžu udělat. Já jsem se vyjádřil na tiskové konferenci, že bude zajímavé vidět, jak pan tzv. investor to zvládne. Protože já asi vím, kolik stojí takový internetový deník. Jestli má tolik peněz na to. V tento moment neregistruji žádnou faktickou poznámku, přihlášení, takže přihlášeného s přednostním právem mám pana poslance Kalouska. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji.

Nicméně, pane ministře, dovolte, abych vám poděkoval za poměrně obsáhlou odpověď, která skutečně objasnila mnohé.

Dovolím si uvést jenom dva příklady, které se týkaly přímo útoků na mě. Ta novela RUD, na kterou jsem docela hrdý a kterou uvítali všichni starostové na českém i moravském venkově, která výrazně zlepšila život lidí na venkově, ta se týkala výlučně obecních rozpočtů. Ta se vůbec netýkala krajských rozpočtů. Vám doporučím, abyste panu ministrovi nevěřili. Panu ministrovi doporučím, aby si nechal vysvětlit, co to je RUD, čeho se týká, jakými mechanismy jsou financovány obce a jakými mechanismy jsou financovány kraje.

Ale zvyšování strukturálního deficitu jsme logicky museli předpokládat.